Chtěl bych říct, že ano, rozpočet ministerstva je nižší, ale o výdaje, které nebudeme muset mít.

Nebudu ze státního rozpočtu nakupovat zbytečné vakcíny, nebudu je likvidovat, o to jsem mohl snížit tu částku výdajů. Tyto výdaje prostě nebudou.

Postupujeme podle té strategie, výsledky ukazují, že byla dobrá.

Podívejme se, jak to dopadlo v Rakousku a co je výsledek zavedeného povinného očkování v Rakousku. Dobře že jsme to neudělali. Ale samozřejmě, já to nekritizuji.

To znamená, pokud očistíme příjmy a výdaje Ministerstva zdravotnictví o položky týkající se vakcín, rozpočet Ministerstva zdravotnictví je vyšší na vědu, podporu vzdělávání, podporu pediatrů a praktických lékařů. Ve všech těchto položkách je vyšší, než byl původní rozpočet schválený předchozí vládou na tento rok. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

A ohledně té letecké záchranné služby. A jediné, co se nepovedlo, je ta letecká záchranná služba. Musím říct, že se to řešilo, bude o tom mluvit určitě Jirka Mašek, mnohokrát. A co mně na tom nejvíce vadí, že když to jednání probíhalo na vládě, kde tedy bylo už rozhodnutí ministra zdravotnictví ano, Karlovarský kraj nemá pokrytí, ministr obrany také souhlasil, tak to stálo jenom na náčelníkovi Generálního štábu, který řekl, že nemá lidi a že se to z Bechyně do Karlovarského kraje nepřemístí. Já to prostě považuji za velmi špatné.

Ano, hovoříte o soukromých společnostech, ale já si prostě myslím, že prioritu by právě měla mít Armáda České republiky. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rychle zareaguji na některé věci, které tady padly, konkrétně na kolegyni Vildumetzovou.

K tomu je možné se samozřejmě do budoucna vrátit, ale zaplaťpánbůh máme od loňského roku ještě pro tuto vládu a další na šest let celkem zajištěnou leteckou záchrannou službu smluvně a je to mix záchranných služeb státních provozovatelů a soukromých provozovatelů.

A co se týká pana ministra, který mluvil o tom, že kraje si to zavinily v podstatě samy ty kraje si to zavinily s těmi nemocnicemi, protože byly ve špatném ekonomickém prostředí, a to se zásadně změnilo, protože kraje s rozpočtovým určením daní dostaly mnohem více peněz, mohou do nemocnic investovat a mohou zpátky formou dotačních programů přetahovat třeba lékaře i z těch fakultek. Náš ministr Vojtěch zvedl o 15 % přijaté studenty na lékařské fakulty, to bych tady chtěl zdůraznit, ale ten proces, lékaři vědí, trvá zhruba deset let, než lékař se může zapojit plnohodnotně do procesu.

Takže uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Čas, pane poslanče. Děkuji pěkně.

A druhá věc pro pana poslance Maška, vaším prostřednictvím.

To bylo jediné.